Dalším hlasováním, s kterým se budeme muset vypořádat, je, že ještě je zde návrh, aby byl tento sněmovní tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Nyní se ještě budeme muset vypořádat s jedním hlasováním a padl zde návrh na zkrácení lhůty na 30 dní na projednání ve výborech, takže o tom v tuto chvíli budeme hlasovat.

Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování?

Takže budou zkrácené lhůty na projednání na 30 dnů. Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními, končím projednávání tohoto bodu.

Chcete ještě vystoupit, pane ministře? Takže končím projednávání tohoto bodu.